Ptám se pana kolegy Sedi, jestli chce doplnit své úvodní vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, za zařazení a možnost dokončit v prvním čtení tento sněmovní tisk. Mám pro vás připraveny odpovědi na výtky vlády uvedené ve sněmovním tisku číslo 378/1. Ale protože nechci váženou Poslaneckou sněmovnu Pane poslanče, já vás přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid.

Prosím, pokračujte. Děkuji, pane místopředsedo. Protože nechci váženou Poslaneckou sněmovnu zdržovat, reagoval bych prosím až na případné dotazy přednesené v rozpravě. Přesto si pro připomenutí návrhu zákona dovolím dvě poznámky.

A druhá poznámka týkající se nákladů na toto odškodnění. Původní návrh vycházel z počtu oprávněných osob za první pololetí roku 2014, kdy se uvažovalo o celkem 2 627 osobách. Po více jak dvou letech projednávání tohoto návrhu tento počet klesl na méně než 1 100 osob. A protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let, obávám se, že přijetí tohoto návrhu zákona bude opravdu spíše morální než finanční satisfakcí. Z tohoto důvodu děkuji vám všem, kteří podpoří projednat tento návrh ve výboru pro obranu. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Hlavní data.

Prosím. Pan poslanec Josef Hájek jako první přihlášený. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, někdy při přijímání zákonů člověk má takové dilema řídit se pocitem, anebo řídit se legislativou. Tady já pocitově cítím, že určitě ti vojáci mají morální právo a tady i nějaké finanční právo být kompenzováni. Z druhé strany, už to tady nastínil kolega Sedlář zpravodaj, že tady hrozí velké riziko otevření Pandořiny skříňky. Já patřím do té generace, která si pamatuje rok 1968.

Je to relativně malá skupina. Ale těch skupin tady máme celou řadu. I já patřím k těm, kteří byli postiženi. Taky mě to poznamenalo. A taky bych cítil, že mohu podpořit tady tuto skupinu.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Velmi vám děkuji za slovo. Ráda bych oslovila Poslaneckou sněmovnu.

A když za mnou byli ti staří lidé v mé poslanecké kanceláři a prosili mě, aby až se bude tento zákon projednávat, který tady leží už přes dva roky, abych ho podpořila, tak tím toto činím. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A ti vojáci, ačkoli nebojovali v první linii, ačkoli nebojovali zbraněmi, tak se významným způsobem zasloužili o to, že naše republika vypadá, tak jak vypadá. A myslím si, že oni byli určeni k tomu, aby v případě konfliktu nasazovali svoje životy. Při vší úctě ke všem ostatním povoláním, myslím si, že vojáci jsou určeni k tomu, aby bojovali, aby nasazovali svoje životy. Oni byli připraveni ty svoje životy nasazovat. A jak tady řekla paní kolegyně, ano, leží to tady dva roky. Náklady na státní rozpočet jsou minimální, jsou marginální. A myslím si, že alespoň jako gesto bychom měli toto udělat a toto schválit.